Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Myslím si, že v tuto chvíli už nemá smysl o něm sáhodlouze mluvit. Chci říct, že Sněmovna se tomuto zákonu věnovala poměrně intenzivně i ve výborech, ať je to výbor pro životní prostředí, tak v podvýboru ochrana přírody a krajiny, kde jsem předsedou tohoto podvýboru. Na začátek svého vystoupení bych chtěl jenom krátce zareagovat na slova svého předřečníka pana poslance Zahradníka, který rozdělil vědce na dvě části.

Já sám považuji za nutné zdůraznit kompromisní charakter návrhu, který úspěšně vyvážil různé oprávněné zájmy a přitom vychází ze základního poslání národních parků, kterým je ochrana přírody. Ve skutečnosti je u nás ve srovnání s vyspělými státy přísně chráněn spíše menší podíl území, takže národní parky mají zásadní význam pro zachování relativně nenarušeného přírodního prostředí pro současnou i příští generace. Rozhodně by měly být uchráněny rušivých vlivů dnes i v budoucnosti a myslím si, že toto návrh zákona dostatečně zajišťuje. Chtěl bych připomenout, že je velmi dobré, že je stanovení stejného základního režimu pro všechny současné a případně i budoucí národní parky, přičemž je zároveň zajištěno, že místní podmínky v každém z nich mohou být dostatečně zohledněny. Chtěl bych upozornit, že lesy v bezzásahových územích se vyvíjejí v nové kvalitě, a to vysoké biodiverzitě chráněných druhů všech skupin a velké regenerace půd. To znamená, že se nikoli pouze jen obnovují. Chtěl bych říct, a tady bych reagoval na slova svého předřečníka, že parky naopak přinášejí prosperitu, přinášejí prosperitu místním obyvatelům, jak jasně dokládá porovnání výstavby v obcích, v parcích i mimo ně.

A ten rozdíl je jediný ten rozdíl je existence národního parku.

Podpoří ji samozřejmě tehdy, nebo za předpokladu, že projdou, případně neprojdou ty pozměňovací návrhy, které jsou zde uvedeny.

Zásadně odmítáme pozměňovací návrhy pod bodem C, to znamená návrhy pana poslance Zahradníka.

Pokud tyto pozměňovací návrhy neprojdou, jsme ochotni tuto moderní a velmi důležitou normu pro ochranu přírody a krajiny podpořit. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat na to, co řekl předřečník pan kolega Kučera, vaším prostřednictvím. Kdyby byl kompromisní, tak by tam byly zahrnuty připomínky jak Jihočeského kraje, tak Plzeňského kraje, tak by tam byly zahrnuty i připomínky obcí, obyvatel těch obcí, starostů atd. Není ani náhodou. Já už jsem tady avizoval několikrát, jaký bude můj postoj. I když je to vládní návrh, koaliční návrh a jsem vládní poslanec, tak pro takovýto zákon nebudu hlasovat.

Takže budu hlasovat pro zamítnutí. Pokud neprojde zamítnutí, budu hlasovat pro pozměňovací návrhy pana kolegy Zahradníka, byť pan kolega je z druhé politické barikády, to mi v tom vůbec nebrání. Já hlasuji pro rozumné návrhy v tomto případě a myslím, si, že návrhy pana kolegy Zahradníka jsou rozumné a chrání zájmy právě obyvatel a lidí, kteří tam žijí. To za prvé. A budu hlasovat také pro pozměňovací návrh pana kolegy Klána, který vyjímá Šumavu právě z tohoto návrhu zákona. Ten návrh zákona není dobrý pro Šumavu, není dobrý pro obyvatele Šumavy, není dobrý vůbec.